Požádám místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, aby uvedl tento tisk, ale až poté, až se sněmovna zklidní.

Už jsem ho vyzval, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Jde o prvé čtení, tak snad nebude komentovat zpravodaj vaše vystoupení.

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, novela zákona o pobytu cizinců reaguje stejně jako předchozí návrh zákona o občanských průkazech na nařízení Evropské unie, které se týká průkazů totožnosti. Tentokrát se ovšem nejedná o průkazy totožnosti, které vydáváme občanům České republiky, ale o průkazy, které vydává Ministerstvo vnitra občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří u nás pobývají.